Jenom doufám, že dnešní vydání toho plátku Mladá fronta DNES, který patří do celého koncernu Agrofert a hnutí ANO, že nemělo jenom naznačit pod čarou nějaké změny na pozici ministra zdravotnictví.

Ale k věci samotné.

My je zároveň zde, kolegyně a kolegové, chceme předložit jako doprovodné usnesení k hlasování o nouzovém stavu a žádáme o vaši podporu, protože jsou to výzvy směrem k vládě, s kterými, jsme přesvědčeni, že se musí ztotožnit každý z poslanců. Dovolte mi, abych vám tedy představil tuto vánoční výzvu, která je motivována tím, že jsme si vědomi toho, že situace se opravdu zhoršuje a že některé věci jsou teď věcí prioritního a já řeknu národního zájmu. A to je právě první věc a ta se týká očkování, kde jsme přesvědčeni o tom, že je potřeba připravit skutečně strategický jasný plán. Já si dovolím tedy, tak abych potom už nemusel znovu to usnesení představovat, vás seznámit s tím prvním bodem: